Já jsem se na to pana ministra ptal, on ty informace nemá. Je zvláštní, že naši krajané na Ukrajině si stěžují u ministra zahraničních věcí Ruské federace, to je první věc. A druhá věc je právě ten zdravý rozum. Já si vzpomínám na to, že když na Krymu byli ozbrojenci a někteří tvrdili, že to jsou ruští vojáci, tak toto bylo vydáváno jako informace prozápadní propagandy. Za několik málo dnů nato ruský prezident Vladimír Putin řekl, že to byli ruští vojáci. Tak já jsem zvědavý, čeho se dočkáme třeba za týden, za čtrnáct dnů ohledně všech těchto informací, které dneska jsou vydávány za prozápadní propagandu. Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pardon, s přednostním právem pan místopředseda Filip, po něm paní poslankyně Němcová. Předpokládám, že pan ministr vystoupí se závěrečným slovem po ukončení obecné rozpravy. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Ale my jsme přijali usnesení, které bylo spíše jednostranné, než by řešilo tu situaci. To se také odrazilo poté na tom, jakým způsobem jednala Evropská unie, protože my jsme její součástí. Je potřeba říct, že když jsem byl minulé úterý za prezidentem republiky, že mě požádal, abych napsal dopis a požádal ty, které mohu požádat na Ukrajině, abych pomohl s osvobozením zadržovaných kontrolorů OBSE. To jsem také učinil.

Ano, od středy večer jsem měl informaci, že v sobotu budou propuštěni. Také jsem tuto informaci posunul dál. Já se tedy divím, že my dnes tady hovoříme o tom, že není jasné, co se odehrálo v Oděse. Ono to jasné je. Je to jasné od chvíle, kdy nefunguje státní moc na Ukrajině. Tak si to přiznejme! Přiznává si to mezinárodní společenství, jinak by pravděpodobně nedocházelo k pravidelným hovorům mezi panem prezidentem Obamou, panem prezidentem Putinem nebo paní Merkelovou a dalšími. Je to reálný stav. Státní moc tam nefunguje. A státní moc nezasáhla proti tomu, aby byli zavražděni nevinní lidé v Domě odborů v Oděse. A v tomto ohledu děkuji, že jsme tu informaci mohli vyslechnout. Kdo ho podpořil? Já nejsem žádný zastánce bývalého prezidenta nebo nelegitimně sesazeného prezidenta Ukrajiny. Ale nejsem také zastáncem nové moci. A zejména opakuji, co jsem tady říkal při posledním jednání o Ukrajině, že za nejvážnější chybu Evropské unie považuji to, že jsme se nezasadili, kromě prezidentských voleb na Ukrajině k vypsání parlamentních voleb, protože tato moc je nelegitimní. A zeptejte se sami sebe, co jste říkali, když došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, když tady byla vláda, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a vládla bez té důvěry. Přitom podle Ústavy České republiky bylo jasné, že volby lze vypsat nejdříve za 60 dnů a že nejdříve za 30 dnů se sejde parlament, čili 90 dnů nejméně tady bude jiná vláda. Ptám se, kdo z těch, kteří navštívili Kyjev v době Majdanu, chtěl, aby tam byly vypsány nové volby. Nic takového jsem od vás, kritiků vystoupení Kateřiny Konečné, neslyšel. Ten dvojí metr se vždycky vymstí.

Jestliže jsme součástí Evropské unie, tak by měl pan ministr zahraničních věcí stejně jako ostatní ministři české vlády na Evropské radě ministrů, ať už to bude ministr zahraničí, nebo ministr průmyslu a obchodu, nebo předseda vlády, přece jasně hovořit o tom, že jsme pro legitimní řešení, které bude bez dalších obětí na životech.

Vážně bych prosil, abychom tady vážili slova. Ano, úkolem armády, tak jak říkal pan předseda Schwarzenberg, je obrana státních hranic.

A to je třeba odsoudit.